Pan ministr Stropnický se po celá léta zaštiťuje tím, jak vše krásně na Ministerstvu obrany zvládl. Můžete si říci, proč bychom se tímto měli zabývat, když se jedná o jednu zakázku. Ale není tomu tak. Paní ministryně řekla, že jsou závažná pochybení i u dalších zakázek, jako jsou víceúčelové vrtulníky.

Ohrožování naší obranyschopnosti je rozhodně hodno pozornosti nás všech v tomto sále. Za druhé, toto interní přetahování v rámci ANO má dopady na zájmy České republiky a její zahraniční politiku a to musí být věcí nás všech. Vypadáme nejenom neschopně, ale i nevěrohodně.

V sále není dostatečný klid a já bych chtěl poprosit poslance, aby věnovali pozornost návrhům na změnu pořadu. Opakovaně pan ministr obrany, tehdejší, říkal, že vše je připraveno k podpisu a vlastně nic nemá bránit tomu, aby tyto smlouvy byly uzavřeny. Nezmiňuji ani ostatní státy, které se účastnily posledních debat o dodávkách techniky ve prospěch Armády České republiky. Takže to, co předvádí exministr obrany a současná ministryně obrany, je natolik závažné, že to nemůžeme nechat bez projednání v tomto sboru. Kdyby to závažné nebylo, jistě by pan premiér Babiš k této věci nesvolával Bezpečnostní radu státu. Proto vás prosím o podporu tohoto mého návrhu, abychom o těchto závažných skutečnostech mohli jednat a abychom měli dostatek informací od vlády.

Děkuji, paní poslankyně.

Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale to, že tady není paní ministryně, mě až tak moc nezajímá. Já si myslím, že je tady skutečně velmi zásadní věc, kterou bychom měli projednat. Tak pokud paní ministryně tady není, nechť tady je pan premiér, případně příště zase můžeme čekat, že tady nebude bývalý ministr obrany Stropnický. Podala jsem návrh na dnešek a podala jsem návrh na úterý. Věřím, že Sněmovna to cítí stejně jako já, že skutečně tyto záležitosti sem patří, protože není možné, abychom se tvářili, že neexistují. Dobře, děkuji.

To byly návrhy na změnu pořadu. Já se chci zeptat, jestli má ještě někdo další návrhy na změnu pořadu. Jako první je zde můj návrh na seřazení bodů, které se týkají celostátního referenda, za sebe za bod číslo 23.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 76, bylo přihlášeno 151 poslanců, pro 149, proti nikdo.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na pořad schůze.

V hlasování číslo 77 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro 60, proti 10, zdrželo se 82. Návrh nebyl přijat, byl zamítnut.